Děkuji za slovo.

Stručně k odůvodnění. Na základě citovaného zákona by měla Poslanecká sněmovna pověřit orgán Poslanecké sněmovny, který rozhoduje o důvodech zániku nároku na plat a náhrady v případech, kdy není řádně omluvena absence poslance v Poslanecké sněmovně. Historicky to navrhovala paní předsedkyně Němcová, jako předseda Poslanecké sněmovny i současný prezident Miloš Zeman.

To na grémiu prošlo jednomyslně, že bychom to změnili na organizační výbor.

Nikoho nevidím, tedy končím všeobecnou rozpravu. A nyní přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou tímto otevírám. Takže já beru zpět ten návrh původní, jak byl podán, a odkazuji se na ten návrh, jak jsem ho přečetl v úvodním slově, a ten tedy předkládám. Děkuji. Jestliže tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat o navrženém usnesení. To usnesení tedy zní, že Poslanecká sněmovna pověřuje organizační výbor výkonem této pravomoci. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas, a končím tento bod. Děkuji.